Na druhé straně jako politik jsem zodpovědný za udržení nějaké společenské shody a myslím si, že tohle téma je součástí hledání té společenské shody o směřování vzdělání a že odborný názor musí být vlastně trochu korigován pohledem na poptávku a rozhodnutí rodičů v rozumné míře.

Já jsem řekl v té televizní diskusi svůj politický názor, který jsem připraven korigovat na základě jak odborné, tak politické debaty, a pak zastávat shodu, na kterou doufám budeme mířit v nadcházejících měsících kolem dlouhodobého záměru ministerstva. Děkuji.

Děkuji, paní místopředsedkyně.

Pan ministr mi tenkrát odpověděl, že k tomu je nějaký kulatý stůl, odborníci a že se připravuje nějaká změna. Uplynulo několik měsíců, takže moje interpelace je vlastně o tom, co se v této věci změnilo? Protože pak, až se zase bude blížit zimní sezona, tak už bude pozdě na všechno.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, naši občané se potýkají již prakticky rok s chybějícími léky. Nejedná se pouze o tvrzení občanů.

A co dál? Ptám se vás, pane ministře, hledáte? Snažíte se vy a vámi vedené ministerstvo najít řešení, jak do budoucna předejít, případně minimalizovat dopady na občany v okamžiku, kdy dojde k výpadkům léčivých přípravků? Je tato situace diskutována na úrovni vlády?

Jsem přesvědčen, že nemůžeme již nadále z vašich úst slyšet: Většina chybějících antibiotik bude dostupná už příští měsíc, neboť tomu už nikdo nevěří, viz například vyjádření prezidenta České lékařské komory, který vás vyzval k představení opravdového plánu na řešení této situace. Žádám vás, pane ministře, prosím vás, pane ministře, o řešení této situace, za což děkuji jménem občanů a odborné lékařské veřejnosti.

Děkuji, paní předsedající. Zaregistrovali jsme situaci, kdy se hovoří o občanských zaměstnancích u policie.

Tehdy bohužel došlo k těm úsporným opatřením, kdy jsme byli nuceni propouštět plošně, ve své podstatě bezmyšlenkovitě, bezmozkovitě určitý počet policistů, určitý počet občanských zaměstnanců.

Určité procento jsou vysloužilí policisté.

Kam to dospělo, víme, když se pokoušelo privatizovat například policejní lázeňství.

Děkuji za slovo. Já bych si ale dovolil přece jenom trochu rekapitulaci, a prosím, nesrovnávejme úplně ty situace, já jsem si to schválně nastudoval.

Já vám slibuji, že v rámci konsolidačního balíčku nepoklesnou.